Já si kladu od té chvíle, když jsem se o tom dozvěděla, jednu otázku: jestli je horší ten výrok sám, anebo horší to, že mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny ten výrok jakoby přikryl, protože nedoporučil vydání. A jestli my nevydáme pana poslance Roznera za jeho výrok a přikryjeme takovéto jednání, jestli to nebude pro veřejnost ještě horší signál než ten výrok samotný. My máme odpovědnost za to, co děláme. Veřejnost se řídí tím, co můžeme, co nemůžeme, co přijímáme, co nepřijímáme, a to je naše odpovědnost. Já jsem hlasovala vždycky pro vydání, ať už to byli členové horní komory Parlamentu, nebo zde, protože si myslím, že před zákonem si máme být všichni rovni. A znovu říkám, v tomto případě si myslím, že je skutečně na zvážení, co je horší, jestli ten výrok sám, nebo to, že takovýto výrok budeme jako Poslanecká sněmovna tolerovat. Prosím, zvažte to. Děkuji. Prosím pana předsedu Stanjuru, připraví se pan předseda Grospič. A prosím sněmovnu o klid. Děkuji za slovo. Nicméně členové nic nepřikryli.

To za prvé. To za prvé. Za druhé. Nežijeme už v té době, kdy nevydání znamenalo zastavení a vyvinění.

Takže ani dnešním hlasováním, ať už dopadne jakkoli, nerozhodujeme o vině a nevině. Prosil bych kolegyně a kolegy, aby takhle mylně nehovořili na mikrofon. Nebudu se vyjadřovat k té samotné podstatě, to je jiná debata, nemám potřebu ji komentovat na mikrofon.

A je jedno, jak rozhodneme. Každá taková interpretace je chybná a matoucí. Děkuji. Nyní prosím pana poslance Grospiče. Připraví se pan poslanec Výborný s faktickou poznámkou.

A to je asi v tento moment rozhodující.

Takže já si myslím, že ta otázka je úplně jednoznačně položena usnesením mandátového a imunitního výboru.

Do budoucna si myslím, že ten apel na vyjadřování kolegů jsme už učinili několikrát. Děkuji a prosím pana poslance Výborného s faktickou poznámkou. Já bych rád reagoval na několik věcí, které tady zaznívaly. Opakovaně tady z úst různých poslanců zaznělo, že se máme rozhodovat podle toho, zda se domníváme nebo nedomníváme, zda byl nebo nebyl spáchán trestný čin. Já se domnívám, že přesně to je ta věc, která není pravdou. Imunita a naše rozhodování a hlasování tady není o tom, zda byl nebo nebyl spáchán trestný čin, to prostě musí rozhodnout orgány činné v trestním řízení a soud. Nikoli my tady, poslanci. Opakovaně tady někdo říkal, že na poslance a ústavní činitele se vztahuje výroková imunita.

Tak to skutečně není. A ta debata, která se vedla i na mandátovém a imunitním výboru, se skutečně točí o tom, zda máme jako poslanci vykládat imunitu velmi úzce, to znamená, zda máme konstatovat ano, zde je žádost o vydání, trestný čin, nebo resp. ta skutková podstata se neudála na půdě Sněmovny, nechť tedy rozhodne soud nyní a ne až po skončení mandátu pana poslance Roznera; anebo zda budeme tu imunitu chápat a vnímat široce, to znamená, že je to také ochrana té instituce, instituce jako nás, Poslanecké sněmovny, a instituce jako Senátu.

Ale stejně tak dobře vnímám i ty druhé hlasy, které říkají ne, je to ochrana výkonu mandátu poslance a je to ochrana instituce jako Poslanecké sněmovny. Já také děkuji. Znovu bych vyzval sněmovnu ke klidu. Vypadá to, že jsme vyčerpali všechny faktické poznámky i přihlášky do rozpravy. Takže pokud se již nikdo do rozpravy nehlásí, končím všeobecnou rozpravu. Předtím se zeptám, jestli je zájem o závěrečné slovo ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak. V tom případě otevírám podrobnou rozpravu, do které nemám přihlášky. Pan poslanec se hlásí do podrobné rozpravy.

Dovolte mi tedy, jak již ve svém úvodním vystoupení uvedl předseda mandátového a imunitního výboru, na závěr projednávání žádosti Krajského ředitelství policie hlavního města Prahy o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Miloslava Roznera přijal mandátový a imunitní výbor usnesení č. 96. Hlasováním budeme rozhodovat o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání pana poslance. Dovolte mi, abych návrh usnesení přednesl.